Ve svém papírovém programu této schůze ho najdete jako bod číslo 68. Tak jenom abych vám osvětlil, protože jak říkám, ono to je už téměř rok a půl, co jsme ho tady měli na stole, tak jedná se o navýšení třídnických poplatků pardon, třídnických příplatků Tak to už je potom po té úpravě programu. Děkuji vám za to upřesnění, já mám tu původní pozvánku, ono se to posunulo, to víme. Myslím, že všichni víme, o co jde.

Já myslím, že ne.

Stejně tak jako příplatky za výkon specializovaných činností. Je to možná marginálie, ale když se podíváte na to, co všechno dnes třídní učitelé musejí vykonávat, a že tuto práci, když jsme to zprůměrovali i na základě průzkumu mezi pedagogickou veřejností, tak jsme se dostali asi na 30 korun za hodinu.

Bylo by dobré tento sněmovní tisk také projednat, protože skutečně třídní učitelé na to čekají. Kateřina Valachová prostřednictvím pana místopředsedy ví o čem hovořím, a podpořila mě. Tak vidíte, i vládní poslankyně, bývalá ministryně školství, tak by o tom asi měla něco vědět. Tak já poprosím i vládní sociální demokracii, pojďte zvednout ruku a je to před hlasováním.

Pojďme se o tom pobavit!

No ale opět je to jeden tisk, který ukazuje na to, jakým způsobem tato vládní koalice přistupuje k opozičním návrhům. Mně to přijde velmi nedůstojné, tak jako říkal přicházející kolega Vít Rakušan. Pojďme s tím skutečně něco udělat, protože ty věci, které tady jsou, a já jsem tady vyjmenoval tři, tak jsou skutečně ku prospěchu občanů této země. Děkuji za pozornost. Já vám také děkuji.

Prosím, máte slovo. Vážené dámy, vážení pánové, vážená paní ministryně, dovolte mi, abych navrhl změnu pořadu schůze, a to pevné zařazení bodu číslo 23.

Novela živnostenského zákona, o které jsem hovořil, se obsahově týká přesunu průvodcovské činnosti v oblasti cestovního ruchu ze živnosti volné mezi živnosti vázané, resp. se navrhuje, aby byl vznik oprávnění pro tuto činnost vázán na patřičné vzdělání, případně odbornou kvalifikaci. Do Poslanecké sněmovny dorazila tato novela již před více než rokem, resp. v červenci minulého roku. Protože jde o velmi citlivý zásah do podnikání a zejména podmínek pro činnost průvodců, proběhla od té doby celá řada jednání, kulatých stolů a zasedání, na kterých se velmi obsáhle a detailně řešily aspekty tohoto kroku a velmi zodpovědně jsme podrobně diskutovali dopady na podnikatelské prostředí. Sám jsem jako předseda podvýboru pro cestovní ruch absolvoval desítky jednání s různými zástupci asociací, samotnými průvodci i předkladateli a troufám si říct, že po těchto značných a objemných diskusích jsme nalezli kompromis ve formě pozměňovacích návrhů, které jsou k tomuto tisku podány a čekají na projednání. Důvod, který mě vede k předřazení tohoto bodu, je fakt, že o úpravě průvodcovské činnosti se vedou diskuse prakticky již deset let a vždy se našly dva nesmiřitelné tábory příznivců a odpůrců. Po těch deseti letech diskusí se konečně našla cesta ke kompromisu, kdy jsou oba tyto tábory téměř spokojené a opravdu čekají na co nejrychlejší vyřízení tohoto letitého problému. Přiznám se, že i já sám jsem již nervózní z toho, že se na projednání tohoto zákona nedostává, protože všichni známe délku legislativního procesu a dnes již hrozí, že zákon by byl projednán těsně před zahájením letní turistické sezóny příštího roku, což by doslova a do písmene byl šok pro všechny průvodce, kteří by museli nově splňovat podmínky pro výkon své činnosti a narychlo by zahltili příslušný úřad žádostmi. Samotné podnikatele bychom navíc dostali do velmi nepříjemné situace.

Prosím vás o podporu tohoto bodu. Děkuji. Váš návrh jsem zaznamenal. Prosím, máte slovo. Dobré dopoledne, dámy a pánové.